Ale opravdu můj názor je takový, že není možné ten rozpočet takhle podvázat a slíbit to de facto mandatorně dopředu. Takže to říkám svůj názor, ale zároveň prosím, je to jeden z pozměňovacích návrhů. Asi stejně svůj názor nezměníme. Moc děkuji. Děkuji.

Dvanáct? Šestnáct let? Nebo kolik? A za další tady zatínáte další mandatorní výdaj. A docela je zajímavé, že najednou koalice neexistuje. Na omezování svobody, to se shodnete, na tomhle najednou ne. Jako další vystoupí pan poslanec Stanjura, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím.

Pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím. Jenom bych možná doplnil prostřednictvím pana předsedajícího, že já bych mohl vyjmenovat celou řadu staveb, kterou zastavil váš ministr koaliční, váš ministr dopravy v našem regionu. A myslím si, že místní lidé by vám poslali celou řadu v uvozovkách zdravic. A k panu poslanci Kolovratníkovi.